Děkuji za slovo.

Návrh na doporučení Ústavního soudu výrazně posiluje ověření autentické vůle projevu dané osoby, a to tak, že vedle daného jména je uvedeno i číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, tedy pasu.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jak už pan ministr uvedl, norma svým způsobem spěchá. Právě proto, že prezidentské volby budou zanedlouho a je podle zkušeností třeba upravit zákon, který jsme schvalovali v minulém období, právě proto, aby nevznikaly spory o to, jestli kandidát je skutečně kandidátem, protože má dostatek hlasů pod danou peticí. Způsobů, jak to lze upravit, je jistě celá řada, ale k tomu se určitě dostaneme na jednání výborů. Myslím, že tisk jako takový obsahuje ještě spoustu technických úprav, které vycházejí ze zkušeností ve volbách a zaslouží si pozornost výborů.

To bude věc, které se budeme velmi poctivě věnovat, protože podle zásady a úmluv, ke kterým Česká republika přistoupila, občané EU na celém území Unie mají právo volit v komunálních volbách v případě, že mají zde bydliště.

My jsme tady v minulosti projednávali úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni.

My jsme tehdy jejich možnost rozšíření práva odmítli. A já budu rád, když to tak zůstane dále, protože si myslím, že to není něco, co by prospělo České republice. Spíš si myslím, že by to v řadě míst, konkrétních lokalit, vyvolalo velké problémy a že podmínkou účasti ve volbách by mělo být státní občanství nebo občanství některého ze států EU. Protože o tom jsme rozhodli už vstupem do EU a tato věc už tedy na této úrovni platí, takže tady nejde o to, že bychom zaváděli cokoliv nového. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, volně navážu na kolegu Jeronýma Tejce a budu věcný. Návrh úpravy zákona, který předložila vládní koalice, znamená vytvoření podmínek pro vznik islámských zón v našich městech a obcích.

Přiznáváte volební právo v komunálních volbách pro cizince s přechodným pobytem na území České republiky. Zatím. Vznik islámských zón v naší republice bude postupným procesem, ke kterému dnes děláte první krok. Tyto zóny nevzniknou hned, ale za několik let se začnou formovat v našich městech a obcích, kde se náš občan stane cizincem.

Vážené kolegyně, kolegové, berete na sebe velkou odpovědnost. Vznik těchto komunit bude znamenat také příchod teroru a násilí. Zkušenosti v tomto směru mluví jednoznačně. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie na nebezpečí takové situace upozorňuje opakovaně. Opakovaně zde ve Sněmovně na ně upozorňuje náš předseda Tomio Okamura i já. Zatím marně. Část z vás se bojí svých stranických šéfů, asi. Část z vás si říká, nějak to dopadne, proč si komplikovat život. Je jasné, že svoboda a demokracie v Evropě čelí obrovskému nebezpečí. A čeká nás těžký zápas za tyto hodnoty. Pokud vyjádříte souhlas s tímto návrhem zákona, s tímto rozšířením volebního práva v našich obcích a městech, tak na sebe berete obrovskou odpovědnost za bezpečnost našich občanů v této zemi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Poté pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.

To znamená, jedná se čistě jenom o dva typy voleb, jsou to volby komunální a volby do Evropského parlamentu. Jedná se čistě a jenom o členy a občany těchto států. A je to z jednoho prostého důvodu. Právě správní soudy svou judikaturou toto stanovisko Ministerstva vnitra změnily a to stanovisko je v současné době, že to právo mají i lidé s tzv. přechodným pobytem, ale zdůrazňuji, že se jedná pouze a jenom o občany členských států EU. Bylo to Ministerstvo vnitra, které se dlouhodobě brání tomu, aby tady mohli cizinci v České republice hlasovat. Jsme si vědomi toho, že by to mohlo znamenat například v pohraničí vytvoření různých enkláv a mohlo by to velmi výrazně ovlivnit veřejný život. Chci jenom ubezpečit poslance a poslankyně, že toto je čistě jenom v tomto rozsahu. A jenom a jenom to, co jsme se zavázali při vstupových smlouvách pro občany členských států EU, i s přechodným pobytem nově. A nyní prosím s faktickou pana poslance Šarapatku. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo, paní předsedající.

A vzhledem k tomu, že nemáme žádné evropské občanství zatím, tak s tím nesouhlasím. Děkuji. Ano, pane poslanče.